Tím nezpochybňuji tu výšku.

Tím neříkám, že jsou. Ale lidi jsou často jenom lidi.

Ale kritizoval jsem míru podpory jdoucí na poradenství a poradenské firmy a podobně, protože těch zhruba tuším 60 milionů korun, které mají jít do poradenství, myslím, že by tyhle finanční prostředky spíše zasloužily jiné oblasti, a byl jsem odmítnut na výboru, že to je potřeba a že těch 60 milionů je málo a že Ministerstvo zemědělství šetří jinde na poradenství.

Raději bych viděl ty peníze v řešení problematiky sucha, odbahňování rybníků, to, o čem se dlouhodobě bavíme, že má patřit mezi priority České republiky v oblasti zemědělství.

Zmínili jsme oblast, která je mi blízká, a to je chov koní, kde tady jsou dané prostředky na nákup plemenných zvířat, kde chce stát podpořit zlepšení genetické hodnoty stád skotu, ovcí a koz.

A když se bavíte s lidmi, kteří v téhle oblasti pracují, tak v zásadě si, spíš než aby využívali opravdu toho potenciálu, který máme tady, ti nejlepší vozí genetický materiál ze zahraničí. Když už tedy se pohybujeme v téhle oblasti a vytváříme na to dotační fond, tak si myslím, že by koně rozhodně zasloužili, aby mezi vyjmenovaná hospodářská zvířata patřili. Pan ministr tady říkal, že v příštím roce budou jasná pravidla.

Prosím, pokračujte. kdy budou vydány a zveřejněny podmínky a pravidla možnosti čerpání. To myslím, že každého, kdo ty tituly vidí, bude zajímat. Tak jestli to jde zpřesnit, aby všichni věděli, kdy se něco v tomto ohledu stane.

Mně dlouhodobě vadí, že nemá stát vypracovaný systém na řešení problematiky týrání velkých hospodářských zvířat. Protože situace je dneska taková, že veterináři v okamžiku, kdy identifikují týrané ovce, kozy, krávy, koně, tak protože nemají kam ta týraná zvířata dát, není vybudován systém, tak jsme svědky toho, že dlouhodobě veterináři musejí přihlížet neřešitelné situaci. My jsme na to upozorňovali na zemědělském výboru. S paní kolegyní Balaštíkovou jsme byli výborem delegováni do pracovní skupiny, která vznikla na Ministerstvu zemědělství v oblasti podpory chovu koní a systémového řešení podpory chovu koní v České republice, což s touhle tematikou souvisí. Já z tohoto pohledu při projednávání tohoto bodu vyzývám pana ministra zemědělství, aby po dvou letech už konečně něco v téhle oblasti udělali, protože je nutné situaci řešit.

Možná že to je jedna z oblastí, kde by se nějaký titul, nemyslím dotační, prostě to má být systémové opatření, které by pomohlo dát šanci veterináři týrané zvíře odebrat, dát šanci státu objednat si případně u jiných hospodářství, farem apod. možnost tam to zvíře ustájit a pak řešit jeho budoucnost. Tuhle situaci v České republice dlouhodobě řešenu nemáme a možná že zrovna tahle oblast nebo tahle parketa by mohla přispět k nějakému řešení. Moc prosím, pane ministře, abyste se tím zabýval. Děkuji vám, pane poslanče. Pan ministr, prosím.

Nepodpora koním.

Jenom bych chtěl říct tady na plénu Sněmovny, že koně, ovce a kozy, to jsou tři kategorie zvířat, které nám rostou. Jejich stavy v České republice rostou. U všech ostatních klesají.

Já vám také děkuji, pane ministře. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do všeobecné rozpravy. Nikoho nevidím. Není tomu tak. Přistoupíme k podrobné rozpravě. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.